Chápu, že rozpočet mnozí považují za už finální věc, do které by se nemělo příliš sahat, ale paní ministryně Schillerová sama deklarovala, že podpoří takové změny v rozpočtu, které budou v souladu s politikou vlády a které jsou pro vládu prioritní. A jako jednu z těch zásadních priorit označuje právě školství, to označila na prvním místě, takže pokud můžeme brát vážně tato vaše slova, paní ministryně, tak doufám, že vy i vaši kolegové tady podpoříte změny, které k tomu spějí. Toho se samozřejmě týká nejenom samotná oblast Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ale samozřejmě i věda a výzkum. Spolu to velmi úzce souvisí, a pokud chceme být konkurenceschopnou zemí, tak musíme podporovat inovace, musíme podporovat vědu, výzkum více, než jak tomu je v tomto současném návrhu rozpočtu. Já jsem chtěla hovořit zejména o pozměňovacích návrzích, a protože vím, že je jich více než 170, tak je velmi těžké se v nich vyznat, tak jsem připravila jednoduchou grafiku, která zobrazuje naše pozměňovací návrhy v konkrétních oblastech. Procentuálně uvádí, kolik bude přidáno do té či které.

A požádám vás o to, aby, pokud myslíte vážně svá slova o podpoře právě těchto klíčových priorit, tak jak je to i v samotném prohlášení vlády, tak jak je to v mnoha rozhovorech, které uvádíte ve vašich volebních programech, tak abyste se k tomu měli. Pan premiér tady vystupoval velmi dlouze a jedna z těch věcí, která se jako určitá nit v jeho projevu linula, byla i kritika všech předchozích vlád a toho, co všechno musely napravovat ať už vláda Sobotkova, nebo současná Babišova. Jedna z těch věcí, která se z toho zdála být, je, že jako kdybychom přišli před šesti lety všichni, kteří jsme tady už tehdy zasedali, do úplně rozvrácené, spálené země. V životní úrovni našich obyvatel a naší země to tak samozřejmě nikdy nebylo a není ani dnes.

Mnohem spíše bychom mohli právě řešit ty priority, které jsou vyjádřeny v našem případě pozměňovacími návrhy.

Bylo by krásné, kdybychom se tady mohli bavit o tom, jak byl rok 2019 do Českou republiku úspěšný, a jak nás proto v roce 2020 čeká i na základě dlouhodobého ekonomického růstu přebytkový, nebo alespoň vyrovnaný rozpočet. Ale bohužel tomu tak není a 40 mld. schodku, který připravila vláda, to je skutečně smutná vizitka hospodaření vlády.

Tam chybí plán, tam chybí financování, tam je špatný zákon, tam nejsou peníze, tam je špatná Evropská unie, tamhle opozice, samozřejmě hlavně ODS, jinde je to chyba občanů, někde je to chyba aktivistů atd., atd.

A já jsem za tři hodiny tady neslyšel, že by řekl: Toto jsme udělali, toto jsme začali, toto jsme skončili, tady je nějaký výsledek. Každý politik může po šesti letech bilancovat, musí bilancovat, musí mít něco v ruce, musí ukazovat nějaké výsledky. A Andrej Babiš po šesti letech, kdy má v rukou hnutí ANO klíčové resorty, tak jediné, o čem mluví kromě té minulosti, jak je všechno špatně, tak o jakémsi plánu, jakýchsi plánech, ve kterých slibuje úplně všechno, ale výsledek nikde není. Jak jsem říkal, premiér tady mluvil, mluvil tři hodiny, ale nic podstatného neřekl. To, co tu máme, je rozpočet, který není ani proinvestiční, ani antibyrokratický, ani rozvojový a kromě toho není ani vyrovnaný. A já musím říct, že předložit takový rozpočet po tolika letech bezprecedentního ekonomického růstu a velmi příznivých makroekonomických ukazatelů, to je prostě ostuda a je to neschopnost vlády. Věřte mi, že Občanskou demokratickou stranu netěší, že tady dochází k neustálému projídání těch ekonomicky úspěšných let. A proto jsme a teď říkám bohužel, a myslím to vážně bohužel už několikátý rok po sobě předložili k návrhu zákona o státním rozpočtu pozměňovací návrh, pozměňovací návrhy, kterými vracíme ten rozpočet nejenom do té podoby vyrovnaného rozpočtu, ale dokonce letos jsme dokázali vládě ukázat, jak by ten rozpočet mohl být sestaven i přebytkový. Čtyřicet šest miliard úspor 46 miliard úspor, to je důkaz, že vláda opravdu mohla tyto finance ušetřit. Stačilo by, kdyby chtěla, stačilo by, kdyby toho byla schopna, ale to bohužel není tento případ. Moji kolegové už při tom předcházejícím projednávání státního rozpočtu poukazovali na spoustu chyb. Já jsem zde připomenul ten největší hřích státního rozpočtu, což je deficit a špatná struktura. Ale chtěl bych k tomu uvést ještě několik příkladů, kde si myslím, že by bylo ještě možné pozměňovacími návrhy přece jenom něco napravit, ty nejhorší chyby.